Je na nás, tedy spíše na vládě a její pozici a na premiérovi, na pozici v Radě ministrů, aby si řekl, jaké pozice v České republice vůči této konkrétní problematice Mittalu chce zaujmout.